Takže předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, své vystoupení rozdělím do tří částí. Nejprve bych reagoval na vystoupení pana ministra, poté na vystoupení pana předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO a potom věci, které zajímají nás občanské demokraty. Spravedlivě musím přiznat, že pan ministr naplnil ten bod, který máme devět měsíců na programu, a podal informaci vlády o výběrovém řízení na mýtný systém. Když to řeknu velmi zjednodušeně, a víte, že patřím k častým kritikům pana ministra, pokud si myslím, že něco nedělá dobře, na druhé straně je taky pravda, že jsme schopni nalézt společný postoj v oblasti dopravy. To říkám proto, abych dokumentoval na konkrétních příkladech, že občanští demokraté to nemají stonula, že ať udělá cokoli pan ministr, tak ho kritizují.

To jsem nekritizoval.

A chci říct, že v tom otevřeném tendru podle všech indicií, které mám, Ministerstvo dopravy postupovalo striktně, striktně podle platných zákonů. Striktně.

Pro pana předsedu Faltýnka a toho neoslovuji, tak nemusím prostřednictvím, tak bych mu řekl to vysvětlení. Zaprvé ne každý den se dozvím novou věc v Poslanecké sněmovně. Dneska jsem se dozvěděl, že největším politickým podporovatelem ministra Ťoka byl pan předseda Faltýnek.

Členové své vlastní strany mají podporovat svého ministra. Nic proti.

Protože pokud by to bylo pro nebo proti konkrétní firmě, nebyla by splněna podmínka otevřeného řízení. A to se taky tak stalo. A po celou dobu průběhu, ať už první fáze, druhá fáze, vyhodnocení, odvolávání, rozhodnutí ÚOHSu v prvním stupni, v druhém stupni, jsme to nekomentovali.

Není pravda, že se mnozí těšili, nebo všichni těšili, my jsme se netěšili, na selhání. My jsme věřili, že to stát zvládne, protože je to dobrá zpráva pro Českou republiku a my nejsme destruktivní opozice.

Tak pane ministře Ťoku prostřednictvím pana místopředsedy, byl pan předseda Faltýnek členem vyjednávacího týmu, který jednal s uchazeči? Vystupoval z pozice zadavatele, nebo zástupce zadavatele? Bavíme se o té první smlouvě na tři roky. Ano, či ne? Ano.

V našich očích je to naprosto logické. Nikdo jiný.

Dneska v tom pokračoval. Místo aby se věnoval tomu, k čemuž je veřejný prostor, tomu, co se stalo minulý týden, to je nestandardním schůzkám s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak začal: Bylo, nebylo... v roce 2006 všichni víte, kdo, já to neřeknu se stalo tohle. A pak byly takové dodatky. A proti té části já v zásadě nemám, co bych dodal.

Bylo ukončeno první kolo, kdy všichni čtyři uchazeči splnili kvalifikační předpoklady. A bylo to v období, kdy vlastně tvořili své cenové nabídky.